Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové.

Jsou předkládány zároveň v jednom materiálu.

Doporučuji propustit do druhého čtení a přikázat zahraničnímu výboru. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášen. Hlásí se někdo do rozpravy?

Má někdo nějaký jiný návrh? Jiný návrh nevidím. Budeme tedy hlasovat o tom, abychom přikázali tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru a končím prvé čtení tohoto návrhu.